Děkuji za slovo, pane předsedající.

Postavili jste proti sobě mladé, seniory, živnostníky, zaměstnance.

Vystrojit svým dětem krásnou svatbu, nemožné. To byla pro mnohé věřící obrovská rána. Zakážete rodinám se sejít?

Prostě spousta zejména drobných živnostníků opravdu nemá vatu, aby tohle přežila, a skončí na úřadu práce.

Proč ne všechny školy?

Je to prostě nesmysl.

To přestali umírat?

Jsem přesvědčen, že ne.

To je neskutečná hloupost.

Občané mají zákaz večer vycházet a republikou nám kočují stovky ilegálních migrantů v kamionech.

Práce vlády je vyvolat v lidech strach, a pokud je dokážete ve strachu udržet, můžete je přesvědčit, aby udělali cokoli, co chcete, a stanou se z nich ovce.

Vlády, které zavedly brutální restrikce proti vlastním občanům, to je prostě špatně. Hlavně majitelé a provozovatelé sociálních sítí neskutečně bohatnou ze stávající situace.

Je tedy uměle vytvořen? To najednou nikoho nezajímá? Mě tedy ano. Jaký to má smysl?